Právě proto, že vždy musíte vycházet ze skutečného obsahu toho právního úkonu. Čili my jsme na Ministerstvu financí připravili a prosadili v minulém volebním období revoluční zákon o spotřebitelském úvěru.

Obrátí se na policistu, obrátí se třeba na pečovatelku. Je to to, že napíšete definici, vydefinujete, nepodaří se nám to perfektně a není to úplně řešení. Děkuji. Dalším v pořadí je pan poslanec Jan Zahradník s interpelací na pana vicepremiéra Karla Havlíčka. Prosím máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Poprosím pana vicepremiéra o odpověď.

Proces výstavby.

Za další.

Co se týká těch preferovaných lokalit, tak v tuto chvíli vlastně nebylo ještě o nich rozhodnuto, protože probíhá stále velmi specifický výzkum těch daných lokalit, konkrétně je to geofyzikální výzkum. Sběr dat probíhal do konce třetího kvartálu roku 2019.

Ten poradní panel už funguje, jede, schází se.

Takže si myslíme, že to má svoji úroveň.

Děkuji.